Děkuji. Dámy a pánové.

Poprosím kolegy a kolegyně, předsedy klubů, aby se případně přesunuli do předsálí. Pane poslanče, pokračujte prosím. Paní místopředsedkyně, promiňte, ale ti, kteří se tady chovají arogantně a pohrdlivě vůči Sněmovně, se tady baví. A nezlobte se na mě, ale takovouhle dezorganizaci Sněmovny já nepamatuji.

Pan Babiš si jede někam rozdávat koblihy nebo co. To je jeho preference. Vzpomínám si, když jsme tady argumentovali u zákonů, tak jsme jen podle Babiše žvanili. A myslím, že to byli poslanci vaší koalice, kteří nám vypočítávali, kolik stojí hodina sněmovny. Považuju za naprosto nepřijatelné, aby následující zákony tady byly projednávány. To se týká toho, kde je hmotná nouze, peněžní oběh, nabytí nemovitých věcí, celní zákon, zákony související.

Děkuji.

A mají naprostou pravdu.

A je to návrh horní komory. Druhá věc.

Považuju to za nefér, že někteří, kteří navíc dneska mají asi osm bodů na programu, tu kampaň dělat mohou, a my ostatní, protože jsme tady na svém pracovišti, ji dělat nemůžeme. Takže v této chvíli dávám procedurální návrh, abychom přerušili jednání této schůze do úterka do 14. hodiny.

Dříve než tak učiním, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Nyní přistoupíme k hlasování o procedurálnímu návrhu na přerušení schůze do příštího úterý 14 hodin.

Hlasování končím.

S přednostním právem pan poslanec Faltýnek. Děkuji za slovo.

Ano, i toto je procedurální návrh.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Poprosím sněmovnu o klid. Dámy a pánové, děkuji všem, kteří takto hlasovali, a žádám vedení Sněmovny, to znamená předsedu a místopředsedy, aby vyčíslili do příštího úterý, kolik stojí jedna hodina zasedání Sněmovny, a prostě budu požadovat, aby Babiš uhradil tuto částku. Děkuji. Nyní budeme tedy pokračovat v projednávání bodu 154.

Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 574/2, který byl doručen dne 14. dubna 2016. Nyní se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo. A dříve, než vám to slovo dám...